Jenomže pak přišel jiný nápad. A to je opravdu vážný problém, protože tam je zhruba 13,5 tisíce lidí zaměstnaných a plus samozřejmě zaměstnanost v takovém velkém podniku generuje druhotnou zaměstnanost ve službách ať již přímo, nebo nepřímo navazujících na tento podnik. My se dohadujeme, kolik je ta vyvolaná zaměstnanost.

Bohužel není úplně jednoduchý také fakt, že je to složité s partnerem, se kterým jednáme. Management firmy předložil návrh, který jsme museli odmítnout, protože ten nerovnoměrně rozděloval náklady a rizika všechnu zodpovědnost chtěl přehodit na stát bez toho, že by se významným způsobem podíleli majitelé firmy.

Nicméně vláda pověřila mne, paní ministryni Marksovou a pana ministra Babiše, abychom jednali jednak s těžební společností a jednak udělali maximum pro lidi, pro kraj. A to je to, co bych chtěl tady zopakovat že vláda udělá maximum pro to, aby lidé, pokud dojde na propouštění, strádali co nejméně, aby se našla alternativní práce, abychom hledali možnosti zaměstnání, a v neposlední řadě jsou to také předčasné odchody do důchodu. Návrh zákona již leží ve Sněmovně. Pane ministře, já se omlouvám. Nechtěla jsem vás přerušovat. Paní poslankyně, chcete položit doplňující otázku? Ano, prosím, máte slovo.

Pane ministře, prosím o vaši odpověď. Prosím, máte slovo.

Donutit majitele, aby se podíleli, je krajně obtížné, protože to, že má někdo akcie, tak ještě nemá povinnost hradit nějaké škody, kromě tedy povinnosti morální, a to bohužel se nedá od stávajících majitelů po všem, co udělali, očekávat.

Já si myslím ale to, o co se budeme snažit, a to bude jediný důvod, proč s nimi vůbec jednat, je požadavek moravskoslezské tripartity, že by bylo žádoucí, aby útlum probíhal postupně.

Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Seďa, který bude interpelovat ministra financí. Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážený pane místopředsedo vlády, podle veřejných informací budou orgány činné v trestním řízení prověřovat udělení dotace ve výši 50 milionů korun pro vaši farmu Čapí hnízdo. Podvod s dotací měl zakrýt skutečného vlastníka areálu, protože podle pravidel EU měly nárok na dotace pouze malé a střední firmy a nikoliv koncern Agrofert. Na dotaci neměla údajně nárok ani po oddělení od koncertu Agrofert. Pane místopředsedo vlády, já osobně podporuji boj proti korupci, šedé ekonomice a proti daňovým únikům, ale tento boj musí vést lidé čistí a morálně zralí. Podle trestního oznámení šlo údajně o podvodnou akci velmi dobře organizovanou a připravenou.

O pět let později, když vypršela požadovaná doba udržitelnosti projektu, koupila tuto farmu společnost Imoba, jejímž vlastníkem je akciová společnost SynBiol.

Vážený pane ministře, pokud by orgány činné v trestním řízení potvrdily trestný čin podvodu, přijmete svoji osobní i politickou odpovědnost? Děkuji za vaše odpovědi. Já děkuji a prosím další v pořadí a to je paní poslankyně Kovářová, která bude také interpelovat pana ministra financí. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, tento týden se na mě obrátil zděšený občan, který si přečetl článek, podle kterého by vlastníci zemědělské půdy podléhali velmi svérázným omezením.

Stejně jako zděšenému občanovi, ani mně se tento návrh nezamlouvá.